Uvidíme, kdo tentokrát vyhraje.

Speciálně u alkoholu, který je zdaněn, výnosy jsou menší, než jsou celospolečenské náklady.

U drog je to paradoxně ještě horší.

Já osobně a samozřejmě jakýkoliv ministr financí jsme s tím nesouhlasili, takže já osobně jsem to také vítal, protože to byl takový skrytý pokus ty možnosti zvýšit asi třikrát, což je samozřejmě při současném rozpočtu velmi dramatické číslo, a v minulosti se ví, že když byla tady jakási samospráva těchto peněz, které šly mimo státní rozpočet, že nebylo vždy jejich využití úplně ideální, ale na druhou stranu musím připomenout, že těch asi 700 mil. do této problematiky je skutečně málo. Abych na závěr demonstroval, že i v oblasti organizace má tento zákon určité deficity, a víceméně vznesl otázku v tomto prvním čtení na pana ministra, jaký byl v tomto směru záměr, tak musím konstatovat, že při prvních návrzích, které předkládalo Ministerstvo zdravotnictví, oblast organizace prevence a protidrogové problematiky byla pojata včetně financování ve třech paragrafech, které reprezentovaly asi 120 řádků textu, zatímco v definitivním návrhu, který prošel vládou, je v hlavě VII ta problematika zredukována na dva paragrafy a celkem 19 řádků.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Mám zde přihlášenou faktickou poznámku pana poslance Váni. Předtím ještě přečtu jednu omluvu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že při projednávání návrhu programu schůze jsem nemohl vystoupit a byl jsem přímo výslovně osloven, tak teď si dovolím samozřejmě k tomuto zákonu a ke svému předřečníkovi jenom drobnou poznámku. Kolega tady hovořil o boji s kuřáky. Já bych chtěl jenom říci, že se na to směrnice Evropské unie o omezování držení zbraní nevztahuje a že klub ANO a klub sociální demokracie vetoval zařazení projednávání tohoto bodu z jednoduchého důvodu, neboť toto zařazení proběhne na základě usnesení výboru pro evropské záležitosti. Proto jsme zavetovali, ne proto, že by ta tematika nebyla důležitá, i když samozřejmě i z hlavní automatických a poloautomatických zbraní se může kouřit, ale to je v jiné souvislosti, tedy ne s tímto zákonem. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě. Řádně přihlášená je paní poslankyně Soňa Marková a připraví se pan poslanec Jan Klán. Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych ve svém vystoupení podpořila vládní návrh zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, tedy především před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a drog.

Přibližně čtvrtina, tedy zhruba 2 miliony dospělých osob v České republice kouří denně.